Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím, a poté proběhne jejich losování. Nyní je prostor pro případné návrhy na změnu pořadu schůze. První se hlásil pan předseda Faltýnek, poté pan místopředseda Benda. Poprosím všechny, aby se už usadili na svých místech a pokud možno snížili úroveň hluku v sále. Prosím, pane předsedo. Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo.

Děkuji. Nyní s přednostním právem pan místopředseda Benda. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k poněkud nestandardnímu začátku dnešního dne, kdy chápu, že jsou poslanci, kteří přijdou do práce a nechtějí se přihlásit, to je naprosto legitimní, postup předsedajícího, který po šesti minutách přeruší schůzi, aniž by se pokusil svolat grémium nebo nějaké jednání o dalším postupu, už za úplně legitimní nepočítám, tak bych poprosil teď o přestávku na poradu poslaneckého klubu ODS na půl hodiny. Ano, samozřejmě této žádosti vyhovím a budeme pokračovat v 10.00.